Přestože se jedná o přímo použitelný předpis Evropské unie, je nezbytné přijmout k němu národní právní úpravu, která upraví zejména činnost orgánů, které budou požadavky na řízení provádět, kontrolovat a případně ukládat sankce. Při nepřijetí zákona by na základě nařízení platil absolutní zákaz prodeje látek označených nařízením jako prekurzory výbušnin osobám z řad široké veřejnosti v ČR, což by mělo nežádoucí dopady jak na národní hospodářství, tak na spotřebitelskou veřejnost. Česká republika zvolila režim, který umožní přístup občanům k prekurzorům výbušnin buď na základě povolení pro jejich nabývání, které budou vydávat obvodní báňské úřady, anebo registrací prodeje vybraných komodit.

Netýká se zpřístupňování prekurzorů výbušnin mezi podnikateli navzájem. Zákon proto stanovuje podmínky pro udělování povolení, podmínky a způsob registrace prodeje, povinnosti prodejců, výrobců a distributorů prekurzorů výbušnin a dále určuje kontaktní místo, které bude plnit úkoly vůči Evropské komisi a bude přijímat informace o podezřelých transakcích. Navrhovaný zákon požaduje, aby výrobky obsahující prekurzory výbušnin byly viditelně na svém obalu označeny tak, aby bylo zřejmé, že jejich získání je možné pouze při splnění daných podmínek. Výkonem kontrolních činností budou pověřeny orgány Státní báňské správy, Český báňský úřad a obvodní báňské úřady a orgány České obchodní inspekce. Výkon kontrolní činnosti bude spočívat jednak v průběžné kontrole plnění povinností, jednak v následném šetření podnětů, nedostatků a kontrolních zjištění. Zákon byl v prvním čtení přikázán k projednání v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny. V tomto výboru byl projednán dne 19. června a hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 213 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi za uvedení tohoto návrhu zákona. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání hospodářskému výboru. Nyní prosím, aby se tohoto skutečně výbušného tématu ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Josef Hájek. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vás seznámím s usnesením hospodářského výboru ze dne 19. června.